Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo tři faktické poznámky.

Děkuji za slovo.

A přesně jste mi odpověděl, že vy dneska máte v rozpočtu 700 milionů na základní registry, ale pokud vznikne Digitální informační agentura, asi dojde k nějaké změně rozpočtu, k rozpočtovému opatření, a myslím si, že to bude obrovský chaos, že to přinese spoustu problémů a může to samozřejmě také přinést to, že ti lidé do Digitální informační agentury nepřejdou, o ty IT specialisty přijdeme a může se nám také sesypat systém veřejné správy, protože základní registry dneska drží úplně všechno.

Já jsem se tady přela s panem ministrem financí, že od toho 1. 9. ve své kapitole nemáte finanční prostředky pro hasiče a policisty, on mi ukázal samozřejmě, že to bude mít on u sebe, tak bych jenom chtěla, kdybyste mi na ten bezpečnostní výbor přinesl papír, jak jste si rozpočtovým opatřením o finanční prostředky pro hasiče a policisty požádal. Děkuji. Vážený pane předsedající, já bych chtěl reagovat na pana ministra vnitra.

Byl bych velmi rád, pokud by pan ministr obdobné prohlášení, protože nemáme ve sborech jenom policisty a hasiče příslušníky, tak bych byl rád, pokud by bylo možné obdobné prohlášení udělat i o občanských zaměstnancích, protože to je také skupina lidí, kteří by také rádi, kdyby věděli, na čem jsou.

a já bych rád věděl, kde jsou finanční prostředky tady pro ta nově zřízená místa. Děkuji za dodržení času.

Já jsem tady vůbec neuváděl, že bychom měli v rámci sociálního systému komukoliv nějak přidávat, naopak jsem ocenil tuto vládu, že skutečně rozpočet Ministerstva práce a sociálních věcí zrcadlí krizi, kterou my tady všichni prožíváme.

A v posledních pár týdnech můžeme číst články, vidět reportáže v televizi, jak se nám zpožďují výplaty sociálních dávek, jak lidé čekají na příspěvek na bydlení, jak v rámci České správy sociálního zabezpečení čekají i několik měsíců na to, než se jim vyměří starobní důchod, kdy čekají lidé na příspěvek na bydlení opravdu několik týdnů, a já se domnívám, že to je právě tím, že úřady práce jsou podfinancovány, že jsou poddimenzovány personálně.

To podepíše v okamžiku, kdy vyjde novela státního rozpočtu ve Sbírce zákonů, jak jsem říkal minule.